Já jsem tuto právní analýzu neviděl. Nemohu k ní zaujmout žádné stanovisko, protože jí Ministerstvo průmyslu a obchodu nedisponuje.

K čemu mám reagovat? Já jsem žádnou takovouto analýzu nedostal, až ji dostanu, tak ji ministerstvo, jeho legislativci posoudí a můžeme k ní zaujmout nějaké stanovisko. V tuto chvíli žádné takové stanovisko odpovědně zaujmout opravdu nemohu. Samozřejmě pro to, aby se rozhýbal trh mobilních služeb, je důležité, aby pracovalo nejenom Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale aby pracoval i zde zmínění regulátor, Český telekomunikační úřad, a Úřad na ochranu hospodářské soutěže, kteří mají na starosti otázku právě hospodářské soutěže a šetření možného zneužití dominantního postavení či jednání ve shodě a podobně.

Jsou to dvě země, je to nejenom Slovensko, náš soused, ale také Francie.

Jak jsme si ověřovali informace, nedošlo k omezení investic těchto operátorů.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom bych chtěl říct jednu věc a nevím, jestli je panu ministru známá, že existují alternativní scénáře, jak vyřešit televizní vysílání.

Bude to pokryto převážně z veřejné podpory. Nikdy neproběhla na vládě žádná analýza toho, kolik by stálo doinvestování na frekvencích, na kterých se vysílá, což je jeden z alternativních scénářů, které tam jsou. To je možné využít pro televizní vysílání. Zase, tenhle scénář nikdy na vládě nebyl probírán. Pak tady bylo řečeno, že to, že si lidé budou muset vyměňovat televizory, není žádná zásadní změna.

Pokud se týká pokut, já jsem si nechal prověřit přímo u slovenského telekomunikačního úřadu, jak zacházejí s pokutami. Všechny pokuty, které tam byly uděleny za dobu platnosti zákona, který tam mají, byly banální až na jednu jedinou pokutu, která byla 100 tisíc eur, jinak žádná taková pokuta udělena nebyla.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Říct, že sankce není likvidační, pokud se člověk chová dobře, je samozřejmě pravda. Ale máme rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, že i pokud se člověk chová špatně, tak sankce nesmí být likvidační.

Druhá věc.

Já jsem položil panu ministrovi otázku, co bude, pokud se ukáže, že některé části zákona, které slibují něco stávajícím hráčům na trhu, nejsou slučitelné s právem Evropské unie.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Faktická poznámka bude mít formu otázky na pana ministra.

Pokud to jsou fyzikální parametry pásem, tak byste měl asi pravdu. Ale chtěl bych jednoznačnou odpověď. To byl zatím poslední přihlášený v obecné rozpravě. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Je zájem, pane zpravodaji, pane ministře? Není tomu tak.

Takže můžeme pokračovat, a to rozpravou podrobnou. Do podrobné rozpravy je první přihlášen pan poslanec Ivan Adamec.